Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Omlouvám se především dvěma dámám, které mě na to upozornily, a budu si na to dávat do budoucna pozor. Druhá věc je, že jsem rád, že jsem zpravodajem v této záležitosti.

Velice děkuji paní ministryni za to, že nám tady představila novelu zákona, ve kterém se řeší řada problémů, nejenom jeden problém, kterým se dnes zabýváme. Nicméně jako zpravodaj bych to rád ještě ukázal v porovnání, protože jenom jeden z těch parametrů, o kterém mluvila paní ministryně, jenom jeden řešíme v tomto bodě. Ten jeden parametr se týká malých podnikatelů.

Tedy chci zdůraznit jednu věc.

Ten důvod, který tady zazněl a samozřejmě já budu muset potom jako zpravodaj říct, že prvně budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože zazněl tak ten důvod, proč ale o tom teď mluvím, je, že novela, kterou, nebo zákon, který předkládá ministerstvo prostřednictvím paní ministryně, řeší velmi dobře všechny věci, jenom v tomhle parametru je horší.

Tedy chci říci: chcemeli pomoci malým řemeslníkům, můžeme být dnes klidně pro a současně můžeme podpořit všechny snahy a všechny věci, ke kterým dospělo Ministerstvo financí a paní ministryně. Já jsem nechtěl vystupovat v těch poznámkách, které jsou na dvě minuty, z toho důvodu, že jsme se tady bavili o řadě jiných věcí, než je tento zákon. Jenom zdůrazňuji skutečně jednu věc. Ano, může přijít tento návrh přesně v té podobě, co je, jako pozměňovací návrh do novely, kterou připravuje Ministerstvo financí.

Proto se já jako zpravodaj zcela určitě vyjádřím, a budu to muset říct ještě jednou potom jako zpravodaj, vyjádřím proti zamítnutí.

A samozřejmě budu také potom pro tento zákon. Je to také v souladu s tím, jak chceme skutečně malým podnikatelům pomoci. A abyste přece jenom ještě zvážili v době, která nám do hlasování zbývá, jestli skutečně nelze toto podpořit a následně potom podpořit i všechny další parametry, které zde přednesla paní ministryně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

V zásadě to můžeme shrnout a zjednodušit, první a druhou fázi. To, že nakonec jsme byli válcováni a nakonec jsme dosáhli alespoň toho, aby přes brutální porušení těchto dohod na začátku té koalice, aby byla třetí a čtvrtá fáze odložena, což se povedlo, a ukázalo se, že jsme měli pravdu.

Samozřejmě je to nějaká další administrativa, která má vést k tomu, aby se skutečně poctivě platily daně.

Naopak my jsme chtěli, a tak to bylo i dohodnuto, aby náklady nesl stát. Takže já doporučuji paní ministryni financí, aby se podívala na ty dopisy, které jsme posílali už před několika lety, které byly racionální, které skutečně poukazovaly na to, že plošné zavedení EET není v logice věci a skutečně napomůže akorát tomu, že dopadne na lidi, u kterých to nedává smysl.

Zatím poslední přihlášený. Vážené dámy a pánové, myslím, že po té debatě, kterou jsme absolvovali, se alespoň před veřejností všichni shodneme, že cílem všech daňových změn je prosperita země, tedy stav, kdy stát účelně hospodaří s penězi, které je schopen účelně použít ve prospěch občanů, a objem vybíraných peněz je takový, aby stačil pokrýt potřeby státu a současně nelikvidoval ty, kteří ty peníze odvádějí. Problém živnostníků a firem ovšem není jen objem vybíraných peněz, třebaže to pro mnohé je problém velmi velký. Tím dalším problémem je byrokratická zátěž. A dosavadní vlády včetně hnutí ANO v tomto smyslu neudělaly vůbec nic, resp. naopak byrokratickou zátěž ještě zvýšily.

V zemi jsou statisíce občanů, kteří jsou ochotni a schopni se uživit sami jako živnostníci, řemeslníci, samostatně pracující lidé.